Dobrý den, všem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.